Zásadní pro naši vládu bude, aby případné nové zdroje nedopadaly disproporčně na Českou republiku a její hospodářství a nezaznamenaly tak vyšší odvody České republiky do rozpočtu Evropské unie a nevedly k oslabení úlohy Rady, tzn. členských států, při určování vlastních zdrojů a jejich parametrů. Jsem přesvědčen, že je potřeba společně rozebrat detaily a to, co je pro Českou republiku nejlepší, a proto jsem předsedům obou komor Parlamentu navrhl uspořádat společný odborný seminář k tomuto tématu, který se bude konat příští týden ve středu 15. července v 15 hodin v Senátu. A budu rovněž velmi rád, když podpoříte stanovisko vlády.

Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem velmi rád, že tento bod se konečně dostal na jednání Poslanecké sněmovny. Chtěl bych poděkovat panu premiérovi za jeho čas i za opravdu věcný vstupní proslov, který objasnil, jak se věci mají. Myslím si, že na některých záležitostech se možná neshodneme, na některých se určitě shodneme a o některých můžeme polemizovat, ale právě od toho jsme tady. Chtěl bych předeslat, že výbor pro evropské záležitosti projednával šest legislativních návrhů, evropských legislativních návrhů, které mají přímou souvislost s plánem obnovy evropských ekonomik po koronaviru, a trochu netradičně jsme tyto návrhy, tyto evropské tisky, posunuli na jednání pléna Poslanecké sněmovny. Nicméně myslím si, že k tomu projednávání z procedurálních a technických důvodů dojde až někdy v měsíci září. Právě proto jsme i navrhli tento bod, abychom byli schopni diskutovat mandát předsedy vlády před Evropskou radou, která proběhne příští týden. Zpravodajem těchto tisků, které mají právě tu věcnou souvislost s plánem obnovy evropských ekonomik, je člen našeho výboru pan kolega Adam Kalous, a právě proto bych ho chtěl navrhnout jako zpravodaje tohoto bodu já jako předkladatel. Takže pane místopředsedo, registrujete tento můj požadavek. Je nade vši pochybnost jasné, že plán na podporu hospodářského oživení Evropy přesahuje svým rozměrem mandát stávající vlády České republiky, a to jak z hlediska časového, tak z hlediska významu, který bude jeho realizace mít pro celou naši zemi. Proto je naprosto adekvátní, aby byla pozice vlády před klíčovým jednáním Evropské rady projednávána jako řádný bod na plénu v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že to je naprosto bezprecedentní balík prostředků, který musí tato Sněmovna prodiskutovat, protože to rozhodování rozhodně nebude jednoduché.

Já jsem zagongoval, odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci.

kterým má být podle návrhu výboru Adam Kalous.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Zahájím zároveň všeobecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana poslance Ivana Bartoše. Připraví se pan kolega Kopřiva. Já vám děkuji, pane předsedající.